Velmi jednoduché, co každý může použít, je UV záření.

A další ještě, prosím: otužování.

Dělejme všechno pro to, abychom byli...

Dělejme to, jak umíme.

To neznamená, že jste vyléčeni, i když jste pozitivní nebo negativní.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jsme ve válce.

A pak je tu ještě další, jiný příběh, který neměl žádný covid. To jsou lidé mám za poslední víkend dva a tito lidé si berou životy. A důvodem toho bylo, protože nebyli šťastní, neviděli světlo na konci tunelu.

Tak se nezlobte, že jsem byl možná trochu emotivní, možná od tématu ne. Děkuji vám za pozornost. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. Jinak upozorním, že jednání bude pokračovat bez polední pauzy. Budeme pokračovat kontinuálně. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, děkuji svému předřečníkovi za jeho vystoupení. Zvlášť zajímavé bylo z toho pohledu, že se jedná o ctěného kolegu z vládního hnutí ANO 2011. Tato vláda, která sedí za mnou, má gros také v hnutí ANO 2011.

A to bohužel tato vláda nedělá, byť jsem již u tohoto mikrofonu čtyřikrát žádal pana ministra zdravotnictví, aby využil svého daru hovořit k lidem lidsky a snažil se jim lidsky vysvětlovat, proč je to důležité, proč se musí, tak stále toto odmítá.

Tak snad to tedy konečně pochopí a začne to dělat, protože situace opravdu není dobrá.